Rád to doplním, pane ministře. Asi to bude chtít, abyste to tedy nějak detailněji prodiskutovali v rámci vlády, protože pan premiér tady opravdu hovořil trochu jinak. Ale ne celoplošně. A to je ta věc, kterou vidím trochu jinak.

To nemůže celoplošně skutečně dělat úředník. To je v rozporu i s tím, že tady chybí ta kontrola, parlamentní kontrola. Tato opatření musí dělat vláda ve sboru a musí to podléhat kontrole Poslanecké sněmovny.

Vzpomeňte si na ten diskutovaný rozsudek někdy z dubna nebo z května.

Další vystoupí pan poslanec Polanský s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, dlouhodobě se zajímám o problematiku poškozování pozemních komunikací následkem přetěžování kamionů. V posledních letech se na stavu cest výrazně negativně projevují přetížené kamiony převážející každoročně miliony kubíků dříví, a to na vzdálenost i několika set kilometrů.

Tyto investice byly navíc v posledních dvou letech sraženy o více jak 80 %, čímž se zadělává na obrovský dluh do budoucna.

Netřeba poznamenávat, že přetížené kamiony s dřívím jsou zásadním faktorem devastace dalších silnic v majetku obcí, měst, krajů i státu. Proč toleruje přetěžování kamionů se dřevem, a tím i devastaci lesních cest a další silniční sítě na úkor vlastních, ale i dalších veřejných rozpočtů? Přijde vám to jako postup s péčí řádného hospodáře? Děkuji vám za odpověď. Také děkuji.

Další vystoupí pan poslanec František Navrkal.

Děkuji za slovo.

Bohužel se mi dostalo odpovědi, že průběh vyřizování této agendy nesledujete a mám se obrátit na jednotlivé soudy. Přiznám se, že mě taková odpověď zaskočila, jelikož vaše vláda i ústy svého předsedy Babiše opakovaně deklarovala, že zastavování protiprávních exekucí je pro vás prioritou.

Chtěl bych se vás tedy zeptat. Proč dosud vaše ministerstvo nesbírá průběžně data od soudů, jak ve vyřizování agendy zastavování protiprávních exekucí postupují? Začne ministerstvo do budoucna průběžně sbírat tato data?

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pane vicepremiére, já si vás dovolím oslovit v tématu, které se týká oblasti kultury.

Ten dosavadní program byl nastaven na principu faktické kompenzace za neuskutečněnou akci, nebo příspěvek na činnost, která byla v letošním roce vládními restrikcemi omezena. Pevně věříme, že v příštím roce už takové razantní omezení nebude, ale současně víme, že bezpochyby činnost těchto kulturních subjektů bude zasažena vážně.

Děkuji. Dobrý den ještě jednou všem. Hezké odpoledne.